Takže je to možná řešení pro některé důchodce. Ale ne, vážně, je to příliš vážná věc, na kterou nechci vtipkovat.

My jsme to nedávno, před nějakým časem, řešili také v zubní ordinaci tady v Poslanecké sněmovně, kde nebyla klimatizace, v létě se tam některé úkony nedaly provádět.

Takže zase jsme u cen energií.

Bohužel, to vozítko se přestalo vyrábět, protože bylo příliš drahé.

Jednak je to elektrické vozítko, takže ten pohon a provoz bude levnější, i ta pořizovací cena bude levnější.

Proto navrhuji zařazení tohoto bodu za bod, který navrhoval pan poslanec Aleš Juchelka. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A nyní vystoupí paní poslankyně Iveta Štefanová, připraví se pan poslanec Jan Síla, poté Milan Brázdil. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zde také představila svůj návrh na zařazení nového bodu do programu této schůze. Inflace a zdražování má nevyhnutelný dopad i na chod našeho zdravotnictví. Tady v Poslanecké sněmovně bychom se měli bavit o tom, jak řešit problémy zdravotnických zařízení, která se díky rostoucím cenám dostávají do velkých problémů, spíše než o snižování plateb za státní pojištěnce a odebírání peněz resortu, který se do finančních potíží dostává čím dál tím víc. Proto bych chtěla navrhnout nový bod jednání, a to bod s názvem Dopad inflace a zdražování na provoz zdravotnických zařízení.

Rostou ceny zdravotnického materiálu. Rostou ceny léků. Ty ale podléhají omezené době spotřeby a není možné je nakupovat takzvaně do zásoby. Nemocnice nemají ani možnost se dopředu zásobovat elektřinou nebo plynem. Situace se zhoršuje takřka každým dnem. Už dnes mají nemocnice díky inflaci a zdražování na zajištění provozu více než dvojnásobně vyšší náklady než v minulém roce. Úhrady za poskytovanou péči tyto náklady pokrýt už nestačí. Toto téma je závažné a nanejvýš aktuální právě v době, kdy se připravuje nová úhradová vyhláška, a tam se rostoucí náklady zdravotnických zařízení musí notně odrazit.

Nárůst nákladů na elektrickou energii v nemocnicích je až stoprocentní. Celkové náklady na provoz zdravotnických zařízení je vyšší než 200 % nákladů z minulého roku. Nemocnice jsou nuceny omezovat investice, odkládat nákupy nového vybavení a další, další výdaje, které jenom odložit lze.

To bude znamenat mnohem větší náklady zdravotních pojišťoven na úhradu zdravotní péče. A i to je důvod, proč by tato debata měla mít přednost před návrhem na snižování plateb za státní pojištěnce. Proto navrhuji, abychom tento bod projednali na dnešním jednání, a to jako bod číslo jedna. Prosím o podporu pro zařazení tohoto bodu a děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.

Já se domnívám, že toto je problém, který bychom měli jako první vyřešit a řešit a snažit se prostě najít nějakou cestu, jak to udělat.

Teď nehovořím o nedostatku plynu a nedostatku energií pro různé podniky, které budou kolabovat, pokud nebudou... nebo ty ceny porostou stále výš.